Už tady na to upozorňoval pan poslanec Kaňkovský.

Děkuji. A pan ministr chce odpovědět na položené otázky. Prosím, máte slovo.

Prvotně skutečně vláda rozhodla, že Ministerstvo zdravotnictví bude nakupovat centrálně ochranné prostředky. Takto to bylo rozhodnuto.

Ale bylo to prvně Ministerstvo zdravotnictví, které samostatně nakupovalo ochranné prostředky, a primárně samozřejmě pro naše nemocnice.

Takže proto se rozhodlo o Ministerstvu zdravotnictví.

A my jsme jasně řekli, že platíme po dodání.